Už struktura těch uprchlíků je úplně jiná.

A ta situace je tak zásadně výjimečná, že je potřeba na ni i výjimečným způsobem reagovat. A já z tohoto místa prohlašuji, že mám takovou důvěru v naše špičkové tajné služby, bezpečnostní sbory, že si myslím, že s těmi jednotlivci se vypořádají velice rychle a že ty záchyty udělají.

Nicméně osobní působnost lex Ukrajina je vymezena zcela přesně v § 3 dnešního návrhu, který projednáváme. Paragraf 3 odst. 1 vymezuje, že se vztahuje pouze na cizince, na které povinně dopadá ono únorové rozhodnutí Rady Evropské unie. A pokud se podíváte do únorového rozhodnutí Rady, do jeho článku 2, tak článek 2 rozhodnutí Rady se vztahuje na tři typy osob: na státní příslušníky Ukrajiny první kategorie, druhá kategorie cizince, kterým byla na území Ukrajiny poskytnuta ochrana typu trvalého pobytu, typu azylu a tak dále, a jejich státní příslušníky.

Takže pojem cizinec, stačí si přečíst § 3 odst. 1 a 2 lex Ukrajina, ale je nutné k tomu číst článek 2 únorového rozhodnutí Rady EU. Děkuju mnohokrát. Další faktickou má pan poslanec Zuna a následuje pan poslanec Lang. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Je to opravdu tak, jak to zaznělo.

Také chci ještě zareagovat na to, že pan poslanec Lang, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, tady uvedl, že Policie České republiky, respektive její příslušníci, působí na hranicích jako jacísi taxikáři, že tam dělají nějakou eskortu do vnitřního prostoru zemí, kde působí, ať už je to Slovensko, Rumunsko, Severní Makedonie. To není pravda. Ta informace je naprosto jasná. Oni tam odvádějí velmi důležitou práci, která je spojena s hraniční kontrolou, s registrací těch osob. Takže se chci zastat příslušníků Policie České republiky, kteří tam na hranicích odvádějí skvělou práci. Také děkuji.

Děkuju za slovo, paní předsedající.

Já jsem jenom chtěl svým vystoupením říci, že nezpochybňuji pravděpodobně výklad, který tady zazněl.

Děkuji.

Víte, s čím se setkávají třeba někteří, který prchají a mají jenom tmavou barvu pleti na ukrajinskopolských nebo ukrajinskoslovenských hranicích? A to, co zaznělo od pana poslance Kašníka, je naprosto diskriminační výrok, který já odmítám.

Vím, že mám jenom faktickou poznámku, ale tohle musím říct: takhle prosím tedy zásadně ne! Nyní je přihlášena s faktickou poznámku paní místopředsedkyně a připraví se pan poslanec Hayato Okamura. Já určitě děkuji bývalé zmocněnkyni pro lidská práva za uvedení mých předřečníků.

A já si myslím, že nám všem jde o jedno: aby to bylo jasné. Aby to bylo jasné. Ale dneska, když se opravdu do toho § 1 podíváte, tak to neodkazuje pouze na rozhodnutí Rady, ale i na tu danou směrnici. A když se podíváte do § 3, tak je tady napsáno: která se povinně vztahuje na rozhodnutí Rady. A v tom § 1 máte, že ta směrnice zároveň s tím rozhodnutím Rady už je jenom rozhodnutí Rady. To znamená, že oba ty právní předpisy se dostávají v uvozovkách do jednoho, na který se pak odkazuje v tom § 3.